Nebyl bych zde, kdyby se jednalo o výroky jiného charakteru.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Situace je v tomto specifická i s ohledem na následné změny v personálním složení této rady. Chci věřit, dámy a pánové, že pro naléhavost této záležitosti u vás naleznu podporu. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Dobrý den, dámy a pánové, vážení kolegové.

Já vám děkuji. Slyšel jsem, ale poprosím všechny v sále, aby se utišili, případně diskuze přenesli do předsálí, abych dobře rozuměl, a vy ostatní také, co je tady vlastně přednášeno. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, rád bych vás požádal o zařazení dalšího bodu k jednání s názvem Istanbulská smlouva. A rád bych navrhl usnesení k tomuto bodu, které zní: